Já neměl ani jednoho. Ale to, že devět lidí dělá práci jednoho, to prostě normální není.

Ano, na to jste měli právo, i když my jsme toho nevyužívali.

Totéž bude platit samozřejmě i u klíčových organizací, které jsou v režimu služebního zákona.

Děláte přesně pravý opak. Dalším důvodem je to, že se zvedají daně. Daně zvyšujete navzdory všem slibům.

Bylo to kvůli strategickému pohledu na to, jestli máme budovat jádro, či nemáme budovat jádro. Chápal jsem ho, on do značné míry chápal možná i nás, ale ve finále jsme na to šli z mého pohledu korektním způsobem.

A to ještě se můžeme bavit o tom, jak jsou ty daně koncipovány.

Je v tom zmatek, ale i to bych možná pochopil. O to více nás překvapuje to, když vidíme, jak se bude kompenzovat, protože ani tam není jasno.

To, že zde pane premiére pochválíte, že máte maximální rozpočet ve výši 151 miliard korun, je chvályhodné, ale musíte to doříct.

Zjednodušeně řečeno, zadlužujete rezort dopravy a jeho organizace na několik let dopředu, protože to budete opakovat v dalších letech.

Případně to máte přiznat ve schodku státního rozpočtu.

A můžeme dále se bavit, jak je to v té daňové politice.

Navzdory tomu, že to je moderní digitální nástroj, se stáváme první zemí v celé Evropské unii, která ruší digitální vztah mezi obchodníkem a státem. Tak to určitě vejde do dějin; 14 miliard pryč, a potom se divíte, že vám peníze chybí.

Nenašli jste nic! Máte schodek úplně stejný. Počkejme si tedy, jestli zde ještě budete jako vláda.

Byl na přibližně stejné úrovni.

To byl výsledek vládnutí v době růstu.

Neudělali jste nic. Ale prokazatelně jsme ten dluh nezvýšili. Uvidíme, jak to bude u vás v době růstu, ale zatím to tak tedy rozhodně nevypadá.

Pane ministře, máte ji téměř v insolvenci.

Jsem zvědav, jak to budete řešit.

Takže můžeme takhle pokračovat a ukazovat jednu věc za druhou. My jsme to taky neměli jednoduché.

Já u vás tu pokoru nevidím. Tvrdím tedy, že jste vládou promarněných příležitostí. To jste promarnili zejména v rámci předsednictví Evropské unii. Snažil jsem se na celé řadě věcí zdokumentovat to, že jste vládou vysoce nekompetentní, v té hospodářské činnosti už to takřka nemůže být horší. A bohužel, bohužel jste i vládou elitářskou. A když ani to nezabere, tak to prostě nejsou demokraté. A to je důvod, proč jsme se rozhodli vám vyslovit nedůvěru. Děkuji za pozornost. Děkuji a s faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Foldyna.